A teď se, vážené kolegyně, vážení kolegové, pojďte podívat na fakta.

Pokud by je nevyčerpal, již v těchto letech by se vracely do Bruselu. Ministerstvo pro místní rozvoj se snažilo opakovaně dostat z Ministerstva dopravy nějaké konkrétní projekty, které by potvrdily a zaručily, že se program vyčerpá. No proboha, je přece naprosto přirozené, že žádné ministerstvo nebude s tou realokací prostředků úplně dobrovolně souhlasit.

Za druhé.

Dokonce si myslím, a dohledáme to, že se tím zabývala i tripartita, která mě taky vyzývala, abych přesunul více peněz do oblasti ovzduší. Tedy návrh přesunu prostředků v poměru 75 % ovzduší a 25 % kanalizace byl zcela logický a legitimní a je podložený analýzou zájmů. A není to žádné rozhodnutí ministra, vážení, nebo návrh. To bylo rozhodnutí konkrétních úředníků na základě analýzy poptávky.

Ale hlavně určitě mnozí z vás víte a předpokládal jsem, že tak jednoduchou a veřejně dostupnou informaci si bude schopen sehnat i auditor, že Česká republika má stále problémy se znečištěním ovzduší a od roku 2010 s námi Evropská komise vede řízení pro porušení přístupové smlouvy, tzv. infringement, a neustále logicky po nás požaduje, abychom jí dokládali další a další opatření, která dáváme do oblasti ochrany ovzduší.

Ale teď dobře poslouchejte. I kdyby ten poměr byl úplně jiný, tedy 75 na 25, tak se vůbec nic nezměnilo. Protože i tak byly podpořeny všechny projekty, i ty, které byly v tzv. zásobníku projektů.

A teď prosím, vážení.

A proč nebyl? No protože tam žádný nebyl ani předložen. V té tabulce projektů, které ten auditor měl k dispozici? A ani v následujících letech nebyl díky přesunutí prostředků zafinancován jakýkoli projekt předložený společností ze skupiny Agrofert. Tak to bychom měli. Asi se mi nedivíte, že mě to podobně jako, věřím, některé z vás, vede k následujícím otázkám: Proč si auditor nebyl schopen nebo ochoten ověřit fakta, navíc dostupná z veřejných zdrojů? Nebo proč se na ně nezeptal?

Naopak že celá logika, kdyby si někdo dal trochu práce, jde úplně proti tomu závěru.

Přání otcem myšlenky. Pokud to používá opozice, nejsem z toho nadšený, ale je to politika a i tohle bohužel k tomu patří. Pokud to používají média, je to podobné. Ale pokud se něco takového objeví v oficiální, byť předběžné zprávě Evropské unie, tak jsem v šoku.

Protože tady zdaleka nejde jenom o mě. Protože to hází jedovatou slinu i na spoustu slušných a kvalitních lidí, kteří na Ministerstvu životního prostředí a Státního fondu dnes pracují. Lidí, díky nimž se podařilo zachránit desítky miliard korun ohrožených mizerným čerpáním minulých vedení Ministerstva životního prostředí, především z doby ministrů za ODS. A mimochodem, jako náměstek na Ministerstvu životního prostředí v té době působil i stávající poslanec za ODS Vojtěch Munzar, byť musím korektně říct, že neměl na starost čerpání evropských fondů.

A my jsme je, vážení, vrátili do toho Bruselu, protože ti neschopové před námi nebyli schopni ten program pořádně řídit. A proč?

Ale taky jsem znepokojený, protože se, vážené kolegyně a kolegové, prostě musím pořád ptát, jaká může být asi motivace tak nepodloženého a nesmyslného obvinění a proč ji tam někdo napsal, byť do předběžné auditní zprávy. A všechny možné odpovědi na tu otázku, které mě napadají se mi ani trochu nelíbí. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych zrekapituloval stav, který probíhá na resortu průmyslu a obchodu v rámci tzv. předběžného návrhu. Myslím, že je tady několik důležitých věcí, které, si myslím, je třeba zdůraznit a je třeba se nad nimi minimálně zamyslet. Popíšu to, co se odehrávalo v těch posledních hodinách resp. v těch posledních dvou třech dnech. Především podotýkám to, že předběžné návrhy, které chodí od Evropské komise, nejsou nic úplně mimořádného. Těch chodí celá řada.